Tedy tolik k mé představě, kdy by měl zákon nabýt účinnosti, a i s ohledem na to, protože se pozdržela doba, než se dostal zákon do prvního čtení, tak já bych požádal asi, aby se pokud možno neprodlužovala ta lhůta.

K námitce pana poslance Bendy, že to je zatěžování těch poctivých funkcionářů, já bych tady odkázal na předchozí řečníky, kteří mluvili před ním, kteří naopak vysvětlili, proč je to v zásadě zjednodušení pro ty, kteří už dnes podávají majetková oznámení.

Ta procedura prostě bude jednodušší a samozřejmě umožňuje i veřejnou kontrolu v jednotném registru, což je druhá stránka této věci. Vzal jsem to doopravdy velmi stručně. Vzhledem k četnosti dotazů bych tady o tom mohl mluvit déle, ale neb jsem byl požádán, abych nepřetahoval příliš 17. hodinu, tak alespoň takto. A samozřejmě debatovat třeba i o důslednější úpravě, tak jak tady v některých připomínkách také zaznělo, bude nepochybně prostor především ve výborech a následně i v dalších čteních, případně na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Pokud se týká diskuse, respektive vyjádření poslanců k návrhu zákona, sněmovní tisk 564, konstatuji, že většinou byly předloženy konstruktivní, respektive návrhy, které podle mého předpokladu tedy lze zdárně projednat v následujícím legislativním procesu. Proto jsem vyslovil hypotézu, že tedy je takto možné je projednat a propustit zákon do dalšího čtení. Bylo navrženo prodloužení lhůty na sto dnů a to je vše k mé zprávě. Děkuji panu zpravodaji. Taktéž neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí přeloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání?

Pan poslanec Chvojka, prosím. Já si myslím, že tento tisk, tento zákon by měl ještě patřit na mandátový a imunitní výbor. Jestliže nikdo nemá jiný návrh, tak nejprve návrh pana poslance Laudáta přikázat tento návrh zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh na prodloužení lhůty k projednání na 100 dnů. Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání. Pardon, omlouvám se, nepostřehl jsem. Pan ministr nesouhlasí s prodloužením lhůty? Ne, pan ministr nesouhlasí. Omlouvám se, nebudeme tedy prodlužovat lhůtu, proběhne to standardně ve standardních 60 dnech. Hlasování prohlašuji za zmatečné. Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji, pane předsedající.

Tak děkuji a přeji vám hezký večer a přerušuji jednání této schůze Sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní, kdy budeme pokračovat písemnými interpelacemi.